Prosím, vy máte k hlasování? Návrh na další výbor.

Já jsem chtěl navrhnout projednat tuto záležitost ještě ve výboru pro zemědělství, protože se to týká zemědělství a ten obsah není lidem z výboru pro zahraniční věci znám. Dobře, dobře. Já mám na vás smůlu dneska. Předtím jsem vás přehlédl. No to je zajímavé tedy. Tak pan poslanec Pávek tedy navrhuje zemědělský výbor. Slyšel jsem dobře? Takže ještě jednou tedy budeme nyní hlasovat k tomuto tisku, k bodu 130.

Kdo je proti?

Slyšel jsem, že je tady dohoda poslaneckých klubů.

Dobře, takže já tady mám návrh na vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny. Já zagonguji.

Návrh byl přijat.

Pane předsedající, vážené dámy a vážení pánové, já se velmi omlouvám, ale na sjetině je napsáno, že jsem hlasoval pro, a já jsem byl přitom proti. Vy jste zpochybnil hlasování?

Takže já vás odhlásím. Máme tady návrh na odhlášení.

Budeme hlasovat o námitce pana poslance Kalouska.

Návrh byl přijat. Nyní tedy budeme znovu hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny, tak jak přednesl na základě dohody poslaneckých klubů předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Ještě návrh na odhlášení. Dobře. Odhlašuji vás. Přihlaste se prosím znovu všichni svými hlasovacími kartami.

Takže já znovu zopakuji, o čem budeme hlasovat. Budeme hlasovat o vyřazení zbývajících neprojednaných bodů schváleného pořadu 26. schůze Poslanecké sněmovny.